Samotné Ministerstvo zemědělství uvádí, že pokud někdo bude prosazovat ekologické zemědělství, pak může dostat dotaci přes 20 000 korun na jeden hektar zemědělské půdy. Velmi bych rád věděl, kolik tito zemědělci musí za tyto peníze sklidit a prodat ekologických zemědělských komodit.

To by pak nebyla žádná podpora zemědělství, ale pouhá továrna na dotace. Existuje na Ministerstvu zemědělství analýza nebo odhad, o kolik to může zvýšit cenu pachtovného? Máme odhad, o kolik se díky tomu mohou zdražit potraviny? Osobně se obávám, že zemědělci, kteří v současné době produkují komodity, se nové situaci přizpůsobí a produkci omezí. Tím výrazně klesne soběstačnost a to bude mít dopad na navýšení cen potravin pro naše občany. Bude se jednat především o ovoce, zeleninu, brambory, mléko a maso. Vážený nepřítomný pane ministře, můžete se zavázat, že z důvodu nově přijatých úprav strategického plánu nenastanou výše zmíněné jevy, tedy zvýšení cen potravin, snížená soběstačnost, nebo v extrému nedostatek některých potravin? Děkuji. Pane poslanče, děkuji.

Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Vážený pane ministře financí, jako poslankyně a zároveň jako předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky bych vás ráda interpelovala ve věci zmrazení účtů obcí, měst, krajů, ale také MAS v bance Sberbank a možné pomoci státu formou úvěru.

Tato banka byla také v portfoliu finančních poradců, tedy ani odborníci ji nehodnotili jako rizikovou. Nedá se tedy říci, že by se obce dostaly do této situace svojí neopatrností, ale momentálně jsou v pasti díky geopolitické situaci. V tuto chvíli víme, že v případě obcí nejde jen o ohrožení jejich chodu, ale hlavně o investice, protože dočasné zmrazení obecných financí, které snad získají zpět, bude mít dlouhodobé dopady na rozvoj jejich obcí, potažmo na rozvoj našeho státu.

Děkuji za slovo. Pokud si vzpomenete, když se zaváděl systém Státní pokladny, tak návrh byl, aby obce a kraje měly povinně účty ve Státní pokladně České národní banky.

To si musíme přiznat.

Teď si řekněme, co se dá dělat.

Táži se paní poslankyně, jestli chce ještě položit doplňující otázku? Nechce, děkuji. Prosím tedy dalšího v pořadí a to je paní poslankyně Pastuchová, která bude interpelovat pana místopředsedu vlády Válka. Děkuji, pane předsedající.

Je to téma, které v současné situaci vnímám jako velmi důležité.

Jsem ráda, že vláda a veřejnost reagují tak, jak reagují, že všichni nabízíme pomocnou ruku, a tak by to mělo být.

Ale my vůbec nevíme, jaká je proočkovanost mezi uprchlíky. A my to budeme muset řešit. Patří jim za to velký dík a neměli bychom jim v této situaci škrtat peníze.